Jednu věc. Všichni z vás, kteří tady bojujete za tu krásnou přírodu na Šumavě, prosím, jděte se podívat za hranici. Na Národní park Šumava navazuje Národní park Bavorský les. Udělejte si ten čas, zajeďte se podívat, jak vypadá Národní park Bavorský les. Jsou tam spokojené obce, jsou tam spokojení občané, Němci jsou spokojení s tím, jak Národní park Bavorský les funguje.

Eviduji vaši přihlášku, pane ministře. Tak dobrá. Nyní vystoupí pan poslanec Junek s faktickou poznámkou, prosím. Děkuji za slovo.

Byl tady pan prezident a vy jste mu tleskali, a co on říkal? Dával za příklad rakouskou stranu Šumavy, kde máme sjezdovky, kde to skvěle funguje, kde je hospodářský les. To nám tady dával za příklad, to že je cesta pro Šumavu, a vy jste tomu tleskali. Že toto podporujete a to že je váš záměr na Šumavě. A další. Co je v senátním návrhu? Tak nám neříkejte, že to není pravda! Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ta hra je průhledná, je to hra regulérní z určité strany, ale řekněme si to alespoň na rovinu. Můžeme mít každý svůj názor, ale aspoň prosím nelžeme. Najděte mi tam někde v té novele, jak se nesmí zasahovat proti požárům. To se může dneska, a to se dokonce preventivně může i podle novely, to jsou věci, které samozřejmě jsou. To jsou úplné nesmysly. Druhá věc.

Nikdo nechtěl. Tak nebuďme pokrytečtí. Obce tam chtějí zůstat a nechtějí tam zůstat. To je ta reálná pravda. A potom k tomu lobbingu. To nemusí být lobbing penězi, to je i lobbing hysterií. Tou hysterií, která se kolem toho rozpoutala. Ale tam padají tak nesmyslné argumenty, že už si nemůžete myslet nic jiného. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Schwarzenberg, po něm pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Opravdu Já vám také děkuji. Po něm pan poslanec Klučka. Všechno to jsou faktické poznámky.

Nicméně chci říci, že za to jste zodpovědný i vy, pane ministře.

To je prostě fakt. Chci připomenout také další věc, abych se tady zastal těch krajských zastupitelstev.

Tím lobbing nemyslím slovo úplatek, samozřejmě. Nicméně chci připomenout panu ministru Brabcovi, že to byli i zastupitelé z hnutí ANO, kteří hlasovali proti sněmovní verzi a hlasovali pro senátní verzi na krajském Zastupitelstvu Jihočeského kraje. A jediní, kdo hlasovali proti senátní verzi, byli právě zastupitelé TOP09. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Klučka, připraví se pan poslanec Jakubčík. Děkuji, pane místopředsedo. Nemohu nezareagovat na otázku požární ochrany.

My jsme tu náhradu našli v textu, že hašení požáru a provádění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů podle zákona o požární ochraně, preventivní opatření lze provádět po předchozím projednání s orgánem ochrany přírody a při zohlednění cílů ochrany národního parku.